Návrh zákona již byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v jejím předchozím volebním období, nicméně k projednání této legislativní předlohy nedošlo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a moc děkuji za pozornost. Pane ministře, děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Zuzana Ožanová.

Zjednodušeně řečeno, vojenská vozidla a historická vozidla mají dostatečné odlišné značky, aby bylo zřejmé, že nemusí platit mýtné.

Návrh v návaznosti na legislativu Evropské unie upravuje tři okruhy. Za prvé, řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování, za druhé, poskytování evropské služby elektronického mýtného, za třetí, poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích. Řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování.

Transpoziční ustanovení byla přitom zaměřena v souladu se směrnicí o bezpečnosti infrastruktury pouze na pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. Uvedenými předpisy byl do vnitrostátního právního řádu zaveden směrnicí institut auditu bezpečnosti pozemních komunikací, jemuž podléhá projektování a výstavba pozemních komunikací ve čtyřech fázích. Zákon dále zavedl klasifikaci úseků relevantních pozemních komunikací na úseky s vysokým počtem dopravních nehod se smrtelnými následky a dále klasifikaci úseků těchto komunikací s vysokým potenciálem snížení nákladů, vynakládaných v důsledku dopravních nehod. Na posledně jmenovanou klasifikaci pak navazují mandatorní prohlídky problematických úseků pozemních komunikací, jejichž výsledkem je přijímání nápravných opatření.

Navrhované úpravy mají vést ke zlepšování vlastností pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Změny se mají vztahovat nejen na pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční sítě, ale také na dálnice, hlavní silnice a úseky jiných silnic mimo městské oblasti, které jsou dokončeny s využitím finančních prostředků Evropské unie, zjednodušeně řečeno, i na silnice ve správě krajů.

Dále budou zpracovány akční plány pro relevantní úseky pozemních komunikací na celém území jednotlivých členských států Evropské unie, jež budou obsahovat podle priorit odstupňovaná nápravná opatření. Návrhem zákona dochází k zavedení definice pojmu pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti, jenž je následně konzistentně užíván v rámci právní úpravy jednotlivých nástrojů sloužících k řízení bezpečnosti pozemních komunikací.

Cílem směrnice bylo zajištění interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného v rámci vnitřního trhu Evropské unie a dále zavedení evropské služby elektronického mýtného zahrnující celou silniční síť Evropské unie, na které se platí mýtné. Přínosem pro uživatele této služby mělo být uzavření toliko jediné smlouvy s poskytovatelem evropské služby elektronického mýtného, jež měla umožnit užití jediného palubního zařízení používaného ve všech oblastech evropské silniční sítě podléhajících výběru mýtného a úhradu mýtného při tom poskytovateli evropské služby elektronického mýtného.